Prosím. Děkuji za slovo. Jenom jsem chtěla říci, možná pro ty, kteří pečlivě nečtou. Tohle přece není návrh zákona pro nějakou firmu. Je to podpora těch lidí.

A my jsme to nemohli dříve vědět. To je podpora propuštěným lidem, aby se v těchto dvou regionech dvou, zejména v tom jednom, ale obou dvou, zachoval sociální smír, aby ti lidé měli pocit důstojného odchodu. Takže jestli někdo říká, že se jedná o podporu jedné soukromé firmě, tak je opravdu úplně mimo. Děkuji. Vzhledem k tomu, že žádný další jiný návrh nepadl, končím projednávání tohoto bodu. Končím druhé čtení.